Děkuji. Není tomu tak. Já tedy zahajuji hlasování o návrhu procedury. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 203. Konstatuji, že návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé návrhy a postupně se k nim vyjádřil spolu s panem ministrem. Děkuji.

Prosím, abyste se znovu všichni přihlásili. Prosím, pane zpravodaji, přednášejte jednotlivé návrhy. Děkuji. Navrhuji, abychom se v prvním kroku vypořádali se všemi legislativně technickými návrhy tedy návrhy pana kolegy Oklešťka, Kudely a mými v jednom hlasování. Prosím o vaše vyjádření, pane ministře. Pane zpravodaji?

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Teď bychom se ve dvou krocích vypořádali s pozměňovacími návrhy z výboru pro životní prostředí, které jsou buď totožné s pozměňovacími návrhy z výboru pro veřejnou správu, hospodářského výboru a výboru pro evropské záležitosti. V druhém kroku potom opět pozměňováky z životního prostředí, ke kterým nejsou žádné připomínky. Takže po jednotlivých krocích.

Ano, prosím vyjádření pana ministra

Proti? Hlasování končí. Je to hlasování s pořadovým číslem 205, přihlášeno 170 přítomných, pro 169. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Teď se stala nehlasovatelnou celá skupina pozměňovacích návrhů, které už jsem četl v úvodu, v návrhu procedury. Tak se vás, paní místopředsedkyně, ptám jestli to mám zopakovat, nebo jestli pokročíme dál. Děkuji. Dobře, zůstalo to na vás. Já zopakuji nehlasovatelné pozměňovací návrhy.

Prosím další návrh. Nyní bychom, paní místopředsedkyně, hlasovali o návrhu z výboru pro životní prostředí. Já mám jenom prosbu k té proceduře. Kdyby pan zpravodaj mohl říct dopředu když budeme hlasovat tyto, tamty ostatní jsou nehlasovatelné. V dalších bodech už budu opatrnější a ohlásím to hned. Nyní nás tedy čeká hlasování o pozměňovacím bodu D2 z výboru pro životní prostředí.

Kdyby přijat nebyl, budeme hlasovat o návrhu B1. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 207. Konstatuji, že návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Pokud přijat bude, byl by nehlasovatelný totožný pozměňovací návrh B3. Pak by se hlasoval bod A3, pokud by i ten nebyl přijat, hlasujeme bod F5 pana poslance Oklešťka. Pokud by ani ten nebyl přijat, budeme hlasovat G1. Pan ministr? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Proti?

Hlasování končí. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Stanovisko opět nesouhlasné. Pan ministr?

Proti?

Hlasování končím. Hlasování s pořadovým číslem 209, přihlášeno 169, pro 2. Prosím další návrh. Děkuji. Tím pádem hlasujeme o návrhu F5 pana poslance Oklešťka. Stanovisko souhlasné. Pan ministr?

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.